Dále zde máme hrozbu dvojího zatížení. Někdo tomu říká dvojí zdanění, já se spíše držím terminologie dvojí zatížení, které může být v rozporu s ústavním pořádkem. A opět je to dotaz na pana ministra Šalomouna.

Takže to bych poprosil pana ministra Šalomouna, kdyby mi na toto věcně odpověděl.

Pochopitelně, nezbavíme se už nikdy toho, že budou považovat někteří výrobci toto za cenově diskriminační.

Co vůbec nechápu, jsou zmatky ohledně předpokládaných výnosů, které z těchto dvou nástrojů budeme mít. To zde říkal i pan ministr financí.

Netvrdím, že to tak nebude, já to nevím. Jenom mě trochu překvapuje, že během několika dnů, v řádu desítek miliard korun otočíte a vše je najednou jinak. Když to celé zrekapituluji, tak na to jdete neskutečně komplikovaným způsobem.

A opakovaně se tedy ptám, co se bude dít poté, pokud se toto neuzná, pokud se případně prohraje? Budou se vracet ty desítky miliard korun?

Chci věřit tomu, že to tak dopadne, ale explicitně to nikde stanoveno není.

Proč to nedělá devadesát, sto lidí, kteří na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou kompetentní, kteří jsou za to zodpovědní?

Přece to musíte vědět, když se na nás dívají kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ale nevím, do jaké míry máte dopočítáno fakticky to, co nastane po vás. Nemyslím teď ty po vás, pane ministře, nevím, kde skončíte, ale co nastane i po této vládě.

A co se bude dít dále?

To přece musíme vidět.

Navíc někteří výrobci to je docela zajímavé kteří sice vydělají slušné zdroje, ale ty zdroje mají alokovány dneska na burze, fakticky nemají tu hotovost.

Tak i to jsem zvědav, jak s nimi budete ve finále řešit.

A když už jste nešli touto cestou, jednodušší cesta byla a prosím, dopočítejme si to jít přímo přes společnost ČEZ.

Není jednodušší si to stáhnout přes dividendu?